Děkuji.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem byl taky jeden z těch přihlášených 65 poslanců, kterým tedy v podstatě nebylo umožněno se k tomuto potvrzení trvání stavu legislativní nouze vyjádřit. Já jsem ten svůj projev neměl dlouhý, já jsem k tomu měl nastudováno nějaké právní stanovisko, měl jsem k tomu nastudováno i něco z pohledu ekonomiky, protože nejsem úplně právně políben, ale nicméně dovolte mi tedy aspoň tady v krátkosti vyjádřit své stanovisko k tomu vlastně, co se tady odehrálo.

Je podivné, že ani Legislativní rada vlády v podstatě se nemohla vyjádřit k posouzení ústavnosti, a to ani nemluvím o tom, jakým způsobem toto schvalovala vláda, protože o tom schvalování per rollam jsme už tady myslím včera hovořili. Jakkoliv si naše veřejnost myslí, že tato navrhovaná změna se má týkat pouze červnové valorizace, je zřejmé, že s ohledem na schválený rozpočet bude takto postupovat, pokud opět dojde k naplnění podmínek mimořádné valorizace.

Tato zákonná valorizace samozřejmě sníží i výpočtovou základnu pro výpočet budoucích důchodů.

Děkuji za pozornost. Děkuji.

Já bych chtěla zareagovat na vystoupení pana ministra pro legislativu. Pane ministře, vy jste ministr pro legislativu. My tady v tuto chvíli projednáváme potvrzení trvání stavu legislativní nouze.

Včera v noci tady probíhala velmi odborná debata. Jsem přesvědčena o tom, že jste měl reagovat, měl jste vystupovat, měl jste se k tomu vyjadřovat. Takže nejenom jsme tady byli pokráceni na našich právech, ale zároveň i ministr pro legislativu vůbec s opozicí nekomunikoval, vůbec nereagoval na případné jejich příspěvky, otázky. Prakticky jsem od vás vůbec žádnou aktivitu nezaregistrovala.

A vy pak tady nejste, nejste tady přítomen a jste omluven?

Děkuji.